Troufám si s tímhle pohledem polemizovat a tvrdit, že v oblasti akademických pracovníků ta úprava naopak znamená malý krok zpět oproti současnému stavu.

Jinými slovy těmi, kteří získají ty české tituly a jsou to tituly v uvozovkách, protože fakticky žádný zákon je nezavádí, žádný zákon nezakazuje, aby kdokoli si usmyslí, si psal před jméno doc.

Rozdělilo se jméno pracovního místa od toho, co je získáváno na základě jmenování docentem nebo profesorem od rektora vysoké školy nebo prezidenta republiky, a explicitně se zavedly jak zkratky, tak právní ustanovení, které ten stav, který byl vcelku běžný v minulosti u jmenovaných docentů nebo profesorů, kteří mohli být ustanoveni na příslušné pracovní místo nebo nemuseli, vymezovaly v zákoně.

Sociální demokracie tehdy ten návrh stáhla a nikdy už tady v tomto nebylo pokračováno. Současný návrh zavádí spojení mezi pracovním místem a získaným titulem. Je to omezení, které zde dosud nebylo. Toto omezení zdánlivě vypadá jako krok, který může zabránit nějakým nepravostem, nějakým manipulacím s těmi místy. Ale toto je pravda nejvýš v okamžiku, kdy se podíváme jenom na tuzemské domácí prostředí.

Ale jen na první pohled. Komplikace nastanou už v okamžiku, kdy by měly vysoké školy vypisovat výběrová řízení na obsazení takovýchto míst. V okamžiku, kdy vypíše škola řízení, kde poptává obsazení místa profesora, tak to bude samozřejmě ten náš profesor, který dostal někdy v minulosti na Pražském hradě podepsaný dekret a v Karolinu nebo poštou zaslaný dekret o jmenování profesorem. Pokud škola bude chtít vzít někoho ze zahraničí, bude muset poptávat obsazení té pracovní pozice, která se jmenuje mimořádný profesor, což je jiná pozice, než která je určena pro ty naše profesory.